Česká republika je ze států Evropské unie třetím nejčastějším cílem Ukrajinců prchajících ze země a zároveň je zemí s největším počtem ukrajinských uprchlíků na 100 000 obyvatel.

A přesto jsme to zvládli, přesto máme většinu nebo velkou část těch lidí z dospělé populace na našem pracovník trhu.

To se vám nepovedlo a uprchlická krize patří k těm výsledkům vlády, o kterých už po devíti měsících můžeme říct, že jsou podařené a že prospívají české společnosti. My se musíme starat i o to, aby se ten problém řešil na místě svého vzniku, což vy zpochybňujete. A to nejde jinak, než že podporujeme Ukrajinu, podporujeme Ukrajinu v jejím boji a podporujeme Ukrajinu v jejím boji proti ruskému agresorovi i vojensky. Tady bych chtěl připomenout naši prozíravost.

Následně jsme realizovali celou řadu dodávek humanitární pomoci, ale i vojenského materiálu. Vojenská pomoc, kterou jsme Ukrajině poslali, je ve výši asi 3,7 miliardy korun, ale a to je důležité my ty peníze dostaneme v rámci programu Evropské unie prakticky všechny zpátky. A to je také věc, kterou je potřeba říkat českým občanům, protože vy ve své účelové argumentaci toto pomíjíte. Ano, my pomáháme, pomáháme velmi silně, pomáháme, protože rozumíme tomu, co se děje v zahraničí. Víme, že ruská agrese ohrožuje i nás, že v zájmu naší nezávislosti, svobody a bezpečnosti je to, aby Ukrajina zvítězila, a že tomu musíme i pomoci. A to, že to děláme, že posíláme naši vojenskou techniku, a přitom jsme schopni vyjednat podporu a pomoc od jiných zemí, například to, co jsme vyjednali s Německem, tanky Leopard, nebo co vyjednáváme se Spojenými státy v oblasti vrtulníků a tak dále, to nám také umožňuje dlouhodobě modernizovat naši armádu. A to je přesně věc, kde vaše vláda, pane předsedo Babiši, přešlapovala, nebyla schopna se posunout kupředu a nebyla ani připravena dělat potřebné kroky, abychom zlepšili naši obranyschopnost a zajistili našim občanům naši bezpečnost.

A to je jen několik příkladů toho, co naše vláda ve velmi krátkém čase, a kdo tomu rozumíte, tak víte, že toto není vůbec jednoduché ani připravit, ani udělat tato rozhodnutí, že tam je spousta bezpečnostních, technických a dalších a dalších faktorů, které se musí zohledňovat, ale toto všechno naše vláda v té krátké době udělala.

O některých věcech jsem už mluvil, tak bych chtěl k tomu ještě připojit to, že jsme také dokázali udržet investice, a dokonce posílit investice, posílit množství peněz, které jdou do investic, protože jsme přesvědčeni o tom, že právě to je cesta, jak do budoucna udržet konkurenceschopnost České republiky, jak zajistit do budoucna pracovní místa, a že to je něco, co naše vláda má a musí dělat. Také to byla pravda. Naše investice jsou i v této kritické a těžké době vyšší, než byly za vaší vlády, a jsme přesvědčeni, že toto je správná cesta. Sám jste tady zmínil, pane předsedo Babiši, některé dopravní stavby.

Mrzí mě, že z vaší vlády jsme neměli více připravených projektů, více toho není nachystáno, a hlavně že na to nebyly vyčleněny dostatečné finanční prostředky. Ale to my všechno napravujeme a i přes rostoucí ceny a všechny problémy, kterým čelíme, se nám daří v těch stavbách pokračovat a daří se nám plánovat nové.

Rád bych se dotkl jedné důležité věci a to je naše pomoc občanům v krizi. Já už jsem tu mluvil o tom, kam jsme směřovali navýšení platů, že jsme na to měli i díky tomu, že šetříme na provozu státu, tak jak jsme slíbili, kterým skupinám zaměstnanců se zvýšily mzdy, ale chci mluvit o těch, kteří se dostávají díky zdražování, díky růstu cen potravin, energií do existenčních problémů, a chci připomenout, co naše vláda udělala pro to, abychom cílenou pomocí těmto občanům pomohli.

Není ale pravda, co jste říkal, a jako člověk podnikající v zemědělství byste to měl vědět, a mě překvapuje, že to nevíte, že rostou jednoznačně ceny potravin za naší vlády. To prostě není pravda. A buďto to nevíte, protože vás to, jak žijí lidé a co si kupují v obchodě, nezajímá, anebo prostě vědomě lžete. Podle Českého statistického úřadu žádná čísla si nevymýšlím máslo za vás v říjnu 2018 více než 55 korun, teď v červenci 54 korun.

Čísla Českého statistického úřadu. Takže ani v tomto nejste schopen říci pravdu nebo vidět realitu, jaká je.